Ale musíme si říct to nejdůležitější: kdo za to může. Já jsem si zapomněl mobil, a jestli mi dovolíte, tak to vezmu jen tak z hlavy. Určitě za to nemůžeme vinit poslední vládu, ani poslední vlády a nemůžeme za to vinit konkrétní lidi, protože již od začátku po revoluci, kdy nastoupila první vláda, tak se jenom zamyslete, z jakých lidí byla složená.